Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane senátore, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je zjevné, že pro tento návrh tu není tak úplně jistá podpora, jako je tomu u návrhů ostatních. A ten důvod, proč se tady vlastně dneska potkáváme, je ten, že vláda je prostě neústupná.

My jsme navrhovali, aby ty pokuty nebyly tak přísné, aby nebyly likvidační.

Máte pravdu, pane poslanče. Děkuji vám.

My jsme tu navrhovali pozměňovacími návrhy, aby pokuty byly nižší, aby nebyly likvidační. Co udělala vláda?

Vysvětlovat vám nic nebudeme, odůvodňovat také ne. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak za náš poslanecký klub. Myslím si, že přístup Senátu byl správný. Celá opozice byla proti nebo se zdržela. To znamená, hlasy pro ty nepřiměřené tresty pro podnikatele přišly jenom ze tří politických stran hnutí ANO, sociální demokracie a komunisté. Kdybych chtěl volit umírněný slovník, tak bych řekl, že od vlády je to opovážlivost takový návrh předkládat a hlasovat pro něj. A teď zcela prakticky.

Dnes máme 19. ledna, a co se stalo bez tohoto zákona? Vůbec nic. My ten zákon nepotřebujeme.

Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Radek Koten. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, v tomto zákoně jsou nastaveny sankce tak likvidačním způsobem, že to snad ani není možné. Na jedné straně tady zakazujeme spoustě živnostníků podnikat, ničíme jim živnosti, které mají, nedovolujeme jim, aby mohli platit své zaměstnance. Dáváme jim nějaké almužny, které by nahradily ten výpadek příjmů, ale bohužel, příliš se to nedaří. Nyní ještě jako bonus zavedeme pokutu 3 miliony. To snad proboha nemyslíte vážně. SPD je rozhodně proti těmto likvidačním pokutám, které jsou v tomto zákoně uvedeny, a my rozhodně nebudeme hlasovat pro takovouto likvidaci. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se vás chtěl zeptat, jestli vy aktuálně víte, co přesně mají ti obchodníci a podnikatelé dodržovat. Víme, jestli se smí prodávat papírenské zboží v supermarketech, nebo nesmí? Nevíme, jestli je to základní sortiment, nebo není. A v takovéto situaci, kdy ze dne na den, každý týden, se mění nařízení, není to rozhodně přehledné, není to rozhodně předvídatelné, tak přece není možné udělovat likvidační pokuty ani s nimi strašit lidi.

Strach nikdy nebude fungovat. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pan ministr nemá, pan senátor? Prosím, máte slovo. Ano, této žádosti vyhovuji.